Nejdříve se musíme vypořádat s procedurálním návrhem, který nebyl včera hlasován. Prosím, abyste mě pozorně poslouchali, protože to není úplně běžná záležitost. Za prvé včera vystoupila paní poslankyně Jana Černochová a navrhla, aby bylo přerušeno do pátečního rána do 9. hodiny. Řekla to včera večer, ale je to návrh procedurální v rozpravě, a přestože jsme dnes po 11. hodině pevně zařadili tyto dva body, přerušenou rozpravu, tento návrh je podle jednacího řádu hlasovatelný, pokud paní poslankyně Černochová upřesní, do kterého pátečního rána myslela.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, myslela jsem samozřejmě do pátku tohoto poslaneckého týdne, tedy do zítřka. Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na svém místě, pan zpravodaj Pleticha je také na svém místě, můžeme tedy rozpravu v klidu otevřít.

Ten také není přítomen, čili i jeho přihláška propadá. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak.